Pane poslanče, já vás přeruším a požádám sněmovnu o klid. A žádám o to kolegy ze všech částí Poslanecké sněmovny. Děkuji, pokračujte. Takže týká se to jak interpelací písemných, tak interpelací ústních. Ostatně i účast ministrů vlády na jednání Poslanecké sněmovny určitě není taková, jako by si Poslanecká sněmovna zasloužila. Myslím si, že nadešel čas na to, aby se grémium Poslanecké sněmovny, předsedové klubů a možná i zástupci nás nezařazených poslanců začali zabývat tím, jestli by nebylo vhodné přemýšlet o jiném formátu interpelací, který by byl efektivnější, který by určitě lépe a více využil stanovený čas. Protože počet bodů jednotlivých schůzí, tak jak tady nedávno prezentoval kolega Laudát, nám od začátku Poslanecké sněmovny narůstá a ztrácet čas tím, že Poslanecká sněmovna nejedná nebo že nejsou přítomni ministři, opravdu není namístě.

Je to třeba upřesnit, pane poslanče. To je, jako kdybych si měl hodit kostkou, pane předsedající, kdy tady bude pan premiér. Zkusíme navrhnout pátek tohoto týdne tam jsou nějaké... myslím, že jsem se díval, nebyly zařazené body takže jako první bod pátečního jednání tohoto týdne. Dále bych si dovolil navrhnout druhý bod na program této schůze a týká se zasedání výboru pro dopad (?) nad církevními restitucemi. Několikrát jsem pana premiéra v této věci interpeloval. Dostalo se mi ujištění, že vše je v pořádku, že všechno je správně. A potom, co se nám opět toto téma církevních restitucí dostalo do sdělovacích prostředků a stoupá počet žalob církví na stát, tak jsem se podíval opět na stránky Úřadu vlády a zjistil jsem, že tento výbor vlády, který se má touto problematikou zabývat a má zasedat a podávat zprávu jednou čtvrtletně, zasedal naposled alespoň podle zápisů a informací, které jsou dohledatelné na webových stránkách Úřadu vlády zasedal naposled 18. června loňského roku. A já se velmi vážně domnívám, že to je jeden z možných důvodů toho, proč nám takovýmto způsobem narůstá počet žalob ve věci církevních restitucí, a myslím si, že vláda by se měla tímto problémem zabývat, protože jak se ukázalo, tvrzení pana premiéra o tom, jak není třeba se touto problematikou zabývat, jak není třeba se pídit po tom, jak jsou vydávány majetky v rámci církevních restitucí, že je to zbytečné. Takže vidím podle informací, které jsou dohledatelné, 780 podaných žalob. Navrhuji na pátek jako druhý bod jednacího dne. A třetí bod, který s tím souvisí. Přemýšlím... je to asi rok a půl. Sněmovní tisk 144, který je neustále odsouvám tak jako řada poslaneckých návrhů, který právě souvisí s těmito církevními restitucemi, je neustále oddalován. A vzhledem k tomu, že se to začíná stávat aktuální a že tam k tomuto bodu byť termíny, které původně navrhoval, které se týkaly termínu, dokdy má být vydán majetek jednotlivým církvím, tak už je dávno překročen. Jsou tam i pozměňovací návrhy, které se snaží řešit to, když dojde k neoprávněným požadavkům o vydávání církevního majetku. Právě z tohoto důvodu si myslím, že tento bod dává možnost podívat se na tuto problematiku, případně řešit tuto situaci, a navrhuji tam termín, který dává možnost se na to připravit, a proto jej navrhuji zařadit na úterý 28. června. Vzhledem k tomu, že jste, pane předsedající, před chvilkou četl předřazení tří bodů, měním ten svůj písemný návrh, který máte k dispozici, a navrhuji jej zařadit jako čtvrtý bod jednacího dne 28. června.

Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych navrhla zařadit nový bod s názvem řešení neúčasti členů vlády na písemných a ústních interpelacích, a to jako první bod dnešního jednání. Činím tak po dohodě s paní poslankyní Němcovou, která se snažila tento bod navrhnout již minulý týden. Bohužel, tento bod nebyl schválen. Tímto návrhem chceme upozornit na zásadní problém, který se týká neúčasti členů vlády na interpelacích. Ministři se v nedostatečné míře účastní jak projednávání neuspokojivě zodpovězených písemných interpelací, tak ústních interpelací. Pokud jde o projednávání písemných interpelací, je statistika krajně nepříznivá. Za poslední rok je průměrná délka jejich trvání jen 71 minut, což znamená, že více než 40 % času zůstalo nevyužito. Není to proto, že by byl nedostatek interpelací, ale proto, že členové vlády na interpelace nechodí. Dochází pak k jejich opakovanému přerušování. Po skončení se čeká na projednávání dalších bodů, poslanci zůstávají připraveni pracovat. Podobně neutěšená je situace v případě projednávání ústních interpelací. Problémem pak je však nízká docházka některých členů vlády. Například ministr financí Babiš dorazil za poslední rok na ústní interpelace pouze jednou. Podobných případů je bohužel více. Dokumentuje to statistika, kterou si nechal pan premiér na můj popud sestavit a kterou projednala také vláda.

Pokud diskutujete něco jiného než pořad schůze, prosím v předsálí. A nechte jednotlivé kolegy a kolegyně v důstojném prostředí přednést své návrhy, o kterých budeme hlasovat. Že se jedná o závažný problém, je jasné z toho, že na něj upozornili další čtyři poslanci ve čtvrtek při ústních interpelacích na pana premiéra. Ráda bych upozornila na to, že interpelace jsou součástí fungování Poslanecké sněmovny. Účast na nich není dobrovolná, ale patří k povinnostem ministrů. Ráda bych též připomněla, že vláda je odpovědná Sněmovně. A to, že ministři na interpelace nechodí, z toho vyplývá, že pohrdají Poslaneckou sněmovnou. Proto vás prosím, abyste můj návrh podpořili.